Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Razítko bude kruhové, nikoli kulaté.

Pozměňovací návrh B nyní budeme hlasovat.

Výbor doporučuje. Souhlas. Kdo je pro?

Výbor doporučuje. Navrhovatel? Kdo je pro? Kdo je proti?

Výbor doporučuje. Kdo je pro?

Kdo je proti?

Kdo je pro? Kdo je proti?

A za další budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku.